S tím se Poslanecká sněmovna nechtěla smířit, a proto si vyžádala svým usnesením stanovisko ministra financí.

Protože Poslanecká sněmovna si o to řekla, tak vláda má pospíchat, aby Poslanecké sněmovně vyhověla. Protože tak neučinila, dovolil jsem si Poslanecké sněmovně připomenout její vůli a požádat o zařazení tohoto bodu. To je ta logika. Já myslím, že pokud budeme držet ústavní logiku, že vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, mám pravdu já.

Ale nejsem si vědom zatím změny Ústavy.

Nicméně jsem si vědom toho, že máte na povel i čtyřicet poslanců. Jistě byste uměl předložit jejich podpisy, ať už pravdivé, nebo věrohodně napsané.

I já děkuji. A nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování. Ještě můj návrh, zda s tím budete souhlasit, že bychom jako první odhlasovali protinávrh pana poslance Kolovratníka, protože ten upravuje návrh z grémia. Souhlasíte s tím? Nevidím žádnou námitku.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Je to hlasováním s pořadovým číslem 85, do kterého je přihlášeno 176 přítomných. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.

A pak je zde návrh jako třetí bod je to bod číslo 44, sněmovní tisk 272. Zvlášť?

Můžeme...

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 87, do kterého je přihlášeno 176 přítomných. Pro 69, proti 83. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

Je to zákaz kouření. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 88. Přihlášeno 175 přítomných. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Ještě tady je jeden návrh pana poslance Faltýnka.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Proti? Hlasování končím. Pro 94, proti 56. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 90, do kterého je přihlášeno 177 přítomných. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Jenom pro informaci, aby všechno bylo v pořádku. Pan Černoch žádá zařadit nový bod a to je Informace vlády o imigračních kvótách, pevně na čtvrtek. A upřesnění, kdy?

Ale tam už jsou dva pevně zařazené body. Takže po pevně zařazených bodech.